Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 274/1. Já teď poprosím pana navrhovatele Zdeňka Ondráčka, aby nám předložený návrh uvedl. Ještě jednou prosím o klid v sále! Děkuji. Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, páni ministři, paní ministryně, kolegyně a kolegové, děkuji za zařazení tohoto bodu. Myslím, že budu velmi stručný. Vychází z odpovědi ministra vnitra na interpelaci, kterou jsem měl před prázdninami tohoto roku, kdy na ni sice ještě odpovídal pan ministr vnitra Metnar, ale interpelaci zde ve Sněmovně první den po jmenování odpovídal pan ministr vnitra Hamáček.

kdy do tohoto zákona vkládáme nový § 91 Ukládání pokuty příkazem na místě.

Já se omlouvám, tu situaci jsem v tu dobu nevěděl, musel jsem se opravdu podívat do zákona 361, o provozu na pozemních komunikacích, abych zjistil, že tam je nesoulad, pokud se dopustí přestupku v dopravě osoba fyzická anebo osoba právnická. Jednáli se o osobu fyzickou, bylo uvedeno, že v zákoně za přestupek se uloží pokuta. A teď jaký v tom je rozdíl? Taková situace může nastat již brzy.

V takovém případě by takový příslušník byl povinen tomu řidiči podle zákona uložit pokutu ve výši nejméně dva tisíce korun a dát mu dva trestné body. Jestli to je tak závažný přestupek, aby byl takto sankcionován, je zbytečné. Asi se všichni shodneme, že je možno takový přestupek, a bohužel ne bohužel, ale v rozporu se zákonem se tak děje i dnes, a takový přestupek je příslušníky a strážníky řešen tzv. napomenutím, které však v zákoně není.

Chtěl bych také poděkovat všem poslaneckým klubům, protože když se podíváte na předkladatele tohoto pozměňovacího návrhu, uvidíte zde 18 jmen vás, kolegyně a kolegové, kteří se zabýváte problematikou bezpečnosti a problematikou dopravy, po dvou lidech z každého politického klubu vždycky jeden dopravák a jeden člověk bezpečák.

Já vám děkuji. Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené poslankyně, vážení poslanci, předmětem předkládané novely je vrácení právní úpravy umožňující řešit přestupky domluvou a upřesnit možnost ukládání napomenutí.

Příkaz na místě nahradil rozhodnutí vydávané v blokovém řízení podle předchozí právní úpravy. K domluvě. Dle předchozí právní úpravy bylo možné přestupek projednat uložením pokuty v blokovém řízení, jestliže byl spolehlivě zjištěn, nestačila domluva a obviněný z přestupku byl ochoten pokutu zaplatit. Podle současné právní úpravy může správní orgán příkazem na místě uložit pouze napomenutí nebo pokutu, pokud obviněný nebo osoba jednající za obviněného, který je právnickou nebo podnikající fyzickou osobou, souhlasí se zjištěným stavem věci, správní kvalifikací skutku, s uložením pokuty a její výší a s vydáním příkazového bloku. Současná právní úprava neobsahuje institut domluvy. K napomenutí. Dle předchozí právní úpravy bylo možné uložit napomenutí pouze příkazem nebo rozhodnutím. V blokovém řízení bylo možné uložit pouze pokutu. Podle současné právní úpravy může správní orgán příkazem na místě uložit napomenutí nebo pokutu. Pokud se zavede opět možnost vyřešit přestupek domluvou, je nelogické, aby příkazem na místě, dříve blokem, mohlo být ukládáno napomenutí. Ke změně zákona o silničním provozu. Cílem změny je odstranění pochybností, zda je, či není možné řešit přestupky v silničním provozu domluvou. Navrhovaná změna umožní jednoznačně i tyto přestupky řešit domluvou. Závěrem bych chtěla uvést, že navrhovaná právní úprava reflektuje požadavky praxe na snížení administrativní zátěže u přestupků s nízkou společenskou škodlivostí jednání.